Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Takže když bych to velmi stručně shrnula, my tedy touto novelou napravujeme současný stav, který nedostatečně reflektuje specifické postavení soudních tlumočníků. Těch změn není mnoho.

Takže nepředpokládám, že by zde zazněly nějaké kritické hlasy. Vše bylo projednáno. Koneckonců o tom bude i zpravodaj jistě informovat. Vláda také zaujala vstřícné stanovisko, Ministerstvo spravedlnosti.

A možná, předpokládám, že tak jak jsme se dohodly, vystoupí teď ještě paní poslankyně Richterová, pokud bude chtít. Pokud ne, tak to můžu samozřejmě sama přednést, pane místopředsedo. Prosím, aby se slova...

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já podporuji vše, co bylo řečeno. Nyní přečtu omluvu. Takže nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám dva přihlášené poslance.

Pane ministře, máte slovo s přednostním právem. Já bych chtěl v zastoupení paní ministryně spravedlnosti paní Marie Benešové jenom potvrdit, že Ministerstvo spravedlnosti vnímá předložený návrh jako kompromisní řešení a v tomto ohledu jej podporuje. Paní poslankyně, máte slovo.